Takže já vás poprosím, abyste návrh uvedla jako zástupkyně navrhovatelů. Paní poslankyně, máte slovo.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám představila návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který předložil klub Starostů a nezávislých. Cílem tohoto zákona, resp. tohoto návrhu, je snížit sazbu daně z přidané hodnoty na jízdné ve veřejné dopravě z 15 na 10 %. Tato novela umožní ponechat více peněz ve veřejné dopravě. Veřejná doprava je z velké části kryta z veřejných financí. Týká se to státu, krajů a obcí.

Připomeňme si zvýšení platů řidičů, které bylo z rozhodnutí vlády, které výrazným způsobem zvýšilo náklady na veřejnou dopravu v rámci krajů. To jim bylo částečně kompenzováno, ale obcím kompenzováno nic nebylo.

Samozřejmě že by bylo možné nezvyšovat jízdné, protože jsou takové signály, že by se jízdné muselo zvyšovat, i když víme, že ze strany vlády jde jiné opatření. Samozřejmě kraje, obce a města by tuto částku mohly také použít na zkvalitnění dopravní obslužnosti, na zlepšení spojů, na kvalitu služeb.

Na závěr bych chtěla říci, že vláda vyjádřila negativní stanovisko a zdůvodnila to tím, že v našem zákoně jsou určité chyby. My jsme si toho vědomi, a proto jsme připravili pozměňovací návrh, který vše upravuje v soulad. Děkuji za pozornost. Děkuji zástupkyni navrhovatelů, paní poslankyni Věře Kovářové.

Dle stávající legislativní úpravy podléhá jízdné ve veřejné dopravě první snížené sazbě z daně z přidané hodnoty. Podle názoru předkladatelů nejde s ohledem na existenci veřejného zájmu na využívání a rozvoji veřejné dopravy o vhodné řešení.